Současně mě zajímá, zda právě na úseku zaměstnanosti, ale i na jiných úsecích dochází z důvodu nevhodných informačních systémů k vyšší fluktuaci. Žádám o informace k fluktuaci zaměstnanců na Úřadě práce v členění podle pozic a kontaktních poboček, aby bylo vidět, jak to kde funguje, ideálně od roku 2014. Z pohledu zaměstnanců Úřadu práce je zkrátka dobře zvládnutý přechod na novou technologickou podporu důležitý, aby se mohli lidem individuálně věnovat a aby byli rychlejší. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Podle metodiky Ministerstva vnitra měli starostové obcí zajistit dezinfekční prostředky na ruce pro voliče.

Vážený pane ministře, ptám se ústy starostů z mého regionu: Na tomhle chcete šetřit?

Žádám vás tedy, abyste se zasadil o systémové a racionální řešení náhrad volebních nákladů, které obcím v souvislosti s těmito požadavky vznikají a vzniknou. Věřím, že takový přístup bude mít plošný význam pro celou zemi, a nejenom ve volbách. Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Navíc jsou velké regionální rozdíly.

Druhá otázka směřuje do podobné problematiky: abychom byli efektivní a skutečně dobře bojovali s pandemií COVID19 i v nadcházejícím období, je potřeba se vrátit ke starému osvědčenému trasování. Potom, když už jsme měli tady výrazné komunitní šíření, tak už to samozřejmě nebylo ani možné, ale my se chceme bránit komunitnímu šíření.

Předem děkuji za odpovědi. Děkuji a poprosím pana ministra odpověď.

Takže je pravdou, že skutečně je to něco, co nás musí zajímat, a zajímá nás to.

Standardně je nastaveno financování.